Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D3. Stanovisko nesouhlasné. Paní ministryně?

Tento návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat.

Stanovisko? Paní ministryně?

Návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat.

Paní ministryně? Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat.

Stanovisko nesouhlasné. Paní ministryně?

Můžete pokračovat.

Paní ministryně?

Návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat. Děkuji.

Ten se týká kontroly poddodavatelů. Stanovisko nedoporučující. Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat. Nyní jdeme na pozměňovací návrh I2, který je trochu přísnější než ten předchozí. Stanovisko nedoporučující. Rovněž se týká kontroly poddodavatelů. Paní ministryně?

Kdo je proti návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat.

Stanovisko doporučující. Paní ministryně?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Můžete pokračovat. Týkají se lhůty k podání námitek vůči zadávacímu řízení, aby tato lhůta skončila společně s odevzdáním nabídek. Stanovisko? Paní ministryně? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Tento návrh byl přijat. Můžete pokračovat.

Stanovisko garančního výboru je doporučující. Paní ministryně?

Tento návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat. Nyní jdeme na návrh N1, který se týká předběžného oznámení a kontroly dokumentů v zadávacím řízení. Paní ministryně?

Tento návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat. Stanovisko nedoporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat.

Stanovisko nedoporučující. Paní ministryně?

Můžete pokračovat.